Předložený návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Vít Kaňkovský, kterému dávám slovo. Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené paní ministryně, milé kolegyně, kolegové.

Předmětně se tento návrh týká jenom jedné části tohoto zákona, a to je procesu výměny průkazů osob se zdravotním postižením a dále jasnějšího nebo přesnějšího definování skupin těch zdravotně postižených, kteří mají trvale nepříznivý zdravotní stav a trvale nepříznivé funkční omezení, a to tak, aby tito lidé měli již trvale přiznaný průkaz osoby se zdravotním postižením a nebyli zváni k nějakým periodickým lékařským prohlídkám. Už jsem to zmiňoval v prvním čtení. Těch osob už bohudíky v tuto chvíli není velký počet, to je potřeba říct, že se to výrazným způsobem zlepšilo, nicméně stále ještě každý rok existují sporné případy. Je to i krajově trošku rozdílné a je dobře, abychom jasně definovali, jak se k těmto osobám chovat, aby se některé z nich necítily diskriminované. To si myslím, že je velmi důležité.

To byl záměr naší novely. Ještě před jednáním garančního výboru jsme si vyjasňovali s Ministerstvem práce a sociálních věcí některé věcné i legislativní nesváry nebo nějaké nedorozumění, nesoulad a musím říct, že do jednání garančního výboru se nám nepodařilo najít společnou řeč. Garanční výbor, a o tom bude mluvit paní zpravodajka, přesto náš návrh schválil a doporučil ke schválení i Poslanecké sněmovně. Musím ale ocenit, že poté, co proběhlo jednání garančního výboru a my jsme těch konzultací před jednáním měli několik se znovu zástupci ministerstva ozvali, konkrétně paní náměstkyně Jirková i po konzultaci s paní ministryní, znovu jsme ten návrh projednali a výsledkem je pozměňovací návrh, který vám představí vážená kolegyně Alena Gajdůšková, předkládá ho společně se mnou. Došlo k některým legislativním úpravám našeho původního návrhu. Rovnou říkám, že jako předkladatel s těmito úpravami souhlasím, právě proto jsem se i spolupodepsal pod ten návrh, a dochází tam ještě k rozšíření toho návrhu, to považuji za velmi důležité, a to tak, že tam budou doplněny do působnosti zákona dvě důležité skupiny osob se zdravotním postižením. Jednak jsou to těžké stavy poruch autistického spektra, což je oblast, které jsme se tady už opakovaně věnovali při minulých projednáváních tohoto zákona, a všichni víme, že rodiny, které se starají o autistického blízkého, že jejich úděl jak těch samotných postižených, tak těch rodin je neskutečně složitý.

Milé kolegyně, vážení kolegové, pevně věřím, že i ve třetím čtení podpoříte tento návrh zákona. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili i náš společný pozměňovací návrh, který kolegyně Gajdůšková představí, a v tuto chvíli vám děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako výboru garančnímu.

Děkuji za slovo.

6. ledna potom jednal znovu a já vám přečtu usnesení.